Ale týká se to další ohroženého sektoru, sektoru zemědělství, to znamená rostlinné a živočišné výroby, myslivosti, výroby potravinářských výrobků.

Děkuji.

Já se prostě budu držet toho, a budu teda reagovat na své předřečníky, že to je politické rozhodnutí, že prostě i když bychom tam našli spoustu kladných věcí, prostě je to politické.

Tečka. Je to politické rozhodnutí.

Takže já si myslím, že to bylo zbytečné.

Já si myslím, já jsem tady nebyla v té době, když se to tady řešilo, v každém případě vidíme, že ten systém funguje, a bavíme se o tom, jestli ho vypnout, anebo nevypnout. Nic víc. Děkuji.

Děkuji. Další faktická je pan poslanec Kott, zatím poslední. Pane poslanče, máte slovo. Děkuji za slovo, pane místopředsedo.

Tam já si skutečně nedokážu představit, že dneska, jestliže někdo uvádí své výrobky nebo polotovary nebo svou produkci do výroby, respektive do běžného obchodu, že by EET nepoužíval.

No bylo toho tady řečeno hodně. Pane ministře Stanjuro, víte, že do resortu Ministerstva financí spadá Finanční správa? Zajímal jste se už o její práci? Samozřejmě nemyslím daňové kontroly, ale o systém práce? Asi ne, zatím jste ještě nevypsal ani výběrové řízení na nového generálního ředitele. Několik měsíců nemá Finanční správa generálního ředitele. Takhle se zajímáte o její činnost.

A to jsou ty věci, které jsme tam budovali a na nich stavěli.

A začněte tím, že vypíšete výběrové řízení.

A vy dobře víte, proč ne. Nebo jsme tam měli mít údaje úplně až po velikost bot u toho poplatníka? Bylo tam minimum údajů a ty stačí.